Já vám také děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Kolega Jan Birke uvedl obsah celého zákona. Já jenom zrekapituluji tu zásadní věc, která tady je.

Na druhou stranu podle právní úpravy může stát na kraje převést pouze celkovou správu, jak říkám, a na to by kraje neměly dostatek prostředků. Nicméně kraje mají dostatek technologických a infrastrukturních kapacit k tomu, aby pomohly zlepšit situaci na silnicích první třídy. Proto si dovoluji také podpořit to, aby stávající návrh kolegy Birkeho a Sklenáka byl přijat v souladu s § 90. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. Prosím. Děkuji za slovo. Možná se zapojí posléze.

To jenom na okraj. To jsem nevěděl. Tak aspoň něco přináší tento návrh zákona pozitivního. Kdyby to bylo tak vážné a tak potřebné, tak to byl vládní návrh zákona. Podávají ho vládní poslanci, dokonce předseda největšího vládního klubu.

Za druhé to už je můj osobní návrh nebo návrh našeho klubu dovolte, abych navrhl zamítnutí tohoto návrhu zákona již v prvém čtení. Já si vzpomínám na ty debaty o tom, jak provádět správu a údržbu silnic první třídy. Pochopil bych a mělo by to naši podporu, kdyby stát ve své koncepci řekl: Uvažuji, že budu zpoplatňovat tyto silnice, dálnice a silnice první třídy, a všechny ostatní, které nezpoplatňuji a na kterých nebudu vybírat mýto, převádím do správy krajů. Tomu bych rozuměl.

Možná mi to uniklo, ale zatím jsem to neviděl. Ale to je první logický krok. To znamená určit rozsah zpoplatněných komunikací na dalších deset let, a pak já říkám za nás, pak je logické, aby si stát ponechal pouze ty zpoplatněné silnice, mají to koneckonců v sousedním Rakousku, vyzkoušený tento model. Všechny ostatní, pak bychom mohli řešit správu, údržbu a opravy.

Mohu to klidně dokumentovat, protože ten zákon není nijak rozsáhlý. To znamená, my jsme schopni se na něj podívat i ocitovat. Například: Vypouští se toto znění zákona.